Ten zákon jsme připravili, dva roky konzultovali s odborníky a Fialova vládní pětikoalice nám tento náš návrh zákona tady vloni na jaře odmítla.

Ekonomové proto celkový odhad škod ještě zvyšují.

Takže vy ve finále vlastně vezmete, okradete všechny slušné občany v průměru o 15 000 korun ročně čistého.

O nějakém snížení cen si ale v praxi občané mohou samozřejmě nechat jenom zdát, jelikož potraviny kvůli nekompetentní Fialově vládě neustále zdražují. To ale Fialova vláda nechce udělat, takže budou naši občané kvůli vládě i nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska. Takže místo aby vláda vytvořila podmínky pro to, aby občané peníze, které generují v rámci České republiky, utráceli zpátky do systému tady u nás v České republice, vy ještě podkopáváte ekonomiku tím, že nutíte občany, aby utráceli jinde, kde mají například potraviny levnější, protože vy nejste schopni udělat opatření, o kterých tady SPD už dlouho mluví.

To si myslím, že víme tady úplně všichni. Vláda argumentuje, že jinde jsou daně vyšší.

Výhoda je jasná neexistují žádné daňové odpočty, takže méně byrokracie, méně kontrol, nula podvodů, takže zákazník platí méně a současně na tom šetří jak firmy, tak i stát. Ano, mít drahý a komplikovaný systém ve všem nám opravdu nařizuje Brusel, tedy Evropská unie. Tak na to pamatujte, až budete chtít opravdu šetřit, a začněme tím, že vystoupíme z Evropské unie.

Ale k tomu se ještě v rámci svého vystoupení dostanu. Každopádně si zopakujme, že vládní balíček, to znamená, to, co tady navrhuje Fialova vláda, každého občana České republiky připraví ročně více o více než 15 000 korun. To je potřeba neustále opakovat.

Sníží se státní deficit? Nikoliv.

Ty země mají suroviny, a jak říkám, spojuje je společná nenávist vůči západnímu světu, kterou právě eskalují lidé jako předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová, premiér Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan. Je to hloupá politika, já si myslím, že bychom měli jednat opravdu tak, abychom směřovali Českou republiku k prosperitě a k bezpečí, a nikoliv k nějaké eskalaci napětí.